Zde existuje prakticky jediná rozumná cena nasmlouvat dodávku cenově dostupného prověřeného plynu přímo s Ruskem, protože k ruskému plynu není žádná cenově, množstevně ani logisticky rozumná a srovnatelná alternativa. A stejnou cenou jde už řada dalších zemí.

Do budoucna pak musíme zajistit energetickou bezpečnost naší země diverzifikací energetických zdrojů, konkrétně právě plynu, abychom nebyli závislí na jednom jediném producentovi.

Navíc česká situace na začátku podzimu je známá a čím větší je potřeba plynu, tím jsou vyšší ceny.

Ostatně už jsme z vládní koalice slyšeli i takové věci, že prostě průmysl nebude po určitou dobu energetické krize vyrábět.

Jenomže bavíme se o zajištění základních životních potřeb, mezi něž energie patří, pro naše občany a podnikatele, což nesmí být předmětem ani ideologie, ani nějakého aktivismu, protože důsledkem je současný tristní stav, kdy české domácnosti a firmy platily letos v červenci za elektřinu nejvyšší ceny v Evropě, přestože platíme mezi její největší evropské výrobce a exportéry. Samozřejmě musíme zohlednit navíc ještě kupní sílu našeho obyvatelstva.

Je to neuvěřitelný a nepřijatelný paradox, ale je to vývoj, který jde jednoznačně za odpovědností vlády. Klíčovým důvodem tohoto stavu je intenzivní zapojení České republiky do jednotného trhu s elektřinou v rámci Evropské unie, kdy někteří experti hovoří o tom, že z toho pohledu jsme prakticky sedmnáctou spolkovou zemí Německa, nikoliv suverénním státem s vlastní energetickou politikou. I daňové zatížení elektřiny pro české domácnosti je prakticky nejvyšší. Vláda Petra Fialy odmítá řešit příčiny tohoto stavu, a přitom k tomu má veškeré potřebné nástroje a politickou většinu v obou komorách Parlamentu.

A to nejpozději ve chvíli, kdy se paní předsedkyně Sněmovny dopustila té roztomilé větičky o tom, že vláda není od toho, aby se starala o své občany. Já vám děkuji. Děkuji. Další přihlášená je paní poslankyně Karla Maříková a připravit se může paní poslankyně Zuzana Ožanová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pokud vláda nezasáhne, čeká nás armagedon.

Stále více rodin se propadá do chudoby. Ubývá klientů.

Toto nejsou jen titulky v novinách, ale bohužel fakta a realita dnešní doby po velmi krátkou vládu pětikoalice SPOLU a PirSTANu.